Poprosím pana ministra dopravy Dana Ťoka, aby nám návrh představil. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy v oblasti civilního letectví mezi Českou republikou a Hongkongem upravuje dohoda o leteckých službách podepsaná v roce 2002. Hlavní úpravy se odehrávají v článcích týkajících se určování leteckých dopravců a odvolávání či pozastavování jejich provozních oprávnění. Sjednání změny dohody nevyžaduje úpravy našeho právního řádu, její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Současně se změnou dohody se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací také stávající dohoda, která byla schválena podle tehdy platných právních předpisů jako mezinárodní smlouva vládní kategorie. Aby celá stávající dohoda ve znění její změny byla bezprostředně závazná, je třeba, aby byla také ona ratifikována a povýšena tak na mezinárodní smlouvu prezidentské kategorie. Dovolil bych si touto cestou vás požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji. Děkuji panu ministrovi.

Ano, jste v zastoupení pana zpravodaje, nicméně ve druhém čtení smlouvy není nutno hlasovat o změně zpravodaje. Dobrý večer.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, končím tedy rozpravu, není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.